Prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Je to dětinské.

A současně, že právní norma nesmí mít mířena na konkrétní subjekt, tedy konkrétní osobu.

Proto jsem vás volil dvacet let! Přemýšlejte nad tím.

Je tady celá řada poslanců a lidí, kteří tady jsou už několikáté období, a jsou to lidé, kterých si vážím.

Proč ne?

Nechápu to, že to dneska řešíme v zákoně o sdružování v politických stranách a nikoli zákonem o střetu zájmů, to už tady mnohokrát, mnohokrát padlo, a už vůbec se to netýká pojmu skutečného majitele a tak dále.

Já to beru.

Ano, to je ten původní lex Babiš, který zabraňuje veřejným činitelům provozovat rozhlasové a televizní vysílání, vydávat periodický tisk, provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání a tak dále. To všechno tady už je.

Prosazovali, aby zákon neomezoval vlastnictví více, než je nutné. V té době dokonce zaznívalo, že přísnější úprava by mohla zbytečně vzbuzovat otázku ústavnosti.

Tak z mého pohledu máte strach.

Za chvíli začnete dělat zákony proti všem členům stínové vlády? Potom proti dalším? To je ta podstata. Ano, něco jsem tady možná přehnal, ale ta podstata zůstává stejná. Snad to všichni chápeme.